Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím stručně shrnout postoj poslaneckého klubu Pirátů k tomuto návrhu.

My jsme přesvědčeni, že toto snížení daní na dluh nakonec zaplatíme i s úroky. Ve chvíli, kdy máme schválený schodek státního rozpočtu 320 miliard korun, tak dále snížit příjmy toho rozpočtu o 100 miliard a přitom neudělat žádná úsporná opatření povede jenom k tomu, že ve finále to budeme nakonec muset zaplatit, a zaplatíme to i s úroky. Je tam evidentní rozpor mezi cíli toho opatření a jeho provedení. Vláda tvrdí, že účelem návrhu je podpořit spotřebu. Zatímco zvýšení slevy na poplatníka by skutečně podpořilo spotřebu, tak vláda jde primárně cestou snížení sazeb, což především u těch vysokopříjmových povede k tomu, že se zvýší jejich úspory, případně investují do nemovitostí, ale nepovede to rozhodně v takové míře k posílení spotřeby. Vnímáme nějaká pozitiva senátní verze návrhu, podařilo se zachovat aspoň nějaké zvýšení té slevy na poplatníka, podařilo se alespoň zčásti vyřešit výpadek z příjmů samospráv, ale zůstává tam ten hlavní problém a to je 100 miliard díra do státního rozpočtu, kterou si podle nás v tuhle chvíli stát nemůže dovolit. Dále bych se chtěl vyjádřit k hoaxům, které ohledně tohoto daňového balíčku vypouští pan premiér.

To je všem stejně podle pana premiéra Babiše. Podle mě to teda není všem stejně. Dále tvrdí, jak je to strašně výhodné pro živnostníky. Ale živnostníkům se ta sazba vůbec nesnižuje. Takže ta sleva na poplatníka byl jediný nástroj, který i živnostníkům aspoň o něco snižuje daně. A to je ta věc, proti které pan Babiš nejvíc bojoval, prostě bojoval ze všech sil proti snížení daní živnostníkům. To taky není všem stejně. Potom je potřeba zmínit poměrně důležitý aspekt. V důsledku tohoto zákona se zpomalí růst důchodů. Ten mechanismus je jednoduchý. A my to vidíme už dnes u toho, jak postupuje vláda.

Takže se nezvýší mzdy, ale důchody jsou navázané na růst mezd, takže důchodci přijdou o peníze. Dále jsem se chtěl vyjádřit k tomu zdanění příjmů z prodeje cenných papírů nad 20 miliónů korun, které jsme navrhli a prosadili v té poslanecké verzi. To není pravda. Piráti navrhli sazbu 15 %, resp. navrhli jsme zrušení daňové výjimky, která tento typ příjmů od daní osvobozovala. Znamenalo by to tedy sazbu 15 %. Nicméně v důsledku pozměňovacího návrhu pana premiéra Babiše, který podpořilo ANO, ODS a SPD, ta sazba stoupla na 23 %, protože tento typ příjmů ten pozměňovací návrh pana Babiše zahrnul mezi ty příjmy, na které se vztahuje progresivní daňové pásmo.

Tak to by měl asi nadávat primárně sobě, když my jsme navrhovali 15, a on prosadil 23.

Chceme jenom daňovou spravedlnost. Nevidíme důvod, aby se z práce platilo 40 %, a z jiných příjmů se platila nula. Sazba 15 % nám přijde zcela adekvátní. Vláda opakovaně říká, jak na nějaké typy programů nejsou peníze. Kompenzační bonus se vztahuje na zlomek lidí, co na jaře, protože na to nejsou peníze. Celá řada našich návrhů naráží na to, že na to nejsou peníze. Ale potom se plošně nevybere 100 miliard korun. Když někdo teď je na pokraji bankrotu, tak je mu jedno, že bude platit menší daně, když nemá příjmy. Když mu vláda zakázala podnikat, tak je potřeba to kompenzovat. A peníze na ty kompenzace v důsledku tohoto zákona nebudou. Proto Piráti tento daňový balíček ani v jedné z těch verzí nepodpoří. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, není to tak dávno, bylo to v dubnu tohoto roku, kdy vláda předložila novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu, která velmi silně rozvolňovala rozpočtovou odpovědnost a předpokládala konsolidaci veřejných rozpočtů na předlouhých sedm let. Zděšení experti Národní rozpočtové rady hlasitě protestovali a opozice v této Sněmovně od středu doprava se snažila ze všech sil zabránit přijetí této novely, což se nepodařilo, ta novela byla přijata a vstoupila v účinnost.

Opět experti zcela zásadně protestovali a opět Sněmovna na experty nedala, stejně tak jako Senát.